My si to nemyslíme.

A současně hypoteční úvěry většinou bývají ty, které jsou nejlépe zajištěny.

To je pravda. Ale málokde se používají všechny tři najednou, aspoň podle našich zkušeností.

Nejenom hodnota nemovitostí nebo jenom jeden z těch parametrů dluhové služby, ať už celková hodnota vůči ročnímu čistému příjmu, nebo čistý měsíční příjem. Protože si myslíme, že když tam problém není, a my ten problém nevidíme, není žádný důvod to tam dávat.

A tomu se říká ochrana akcionářů. A tak bych mohl pokračovat.

Děkuji.

Takže přistoupíme k rozpravě podrobné. Možná bych poprosil pana zpravodaje, aby přečetl usnesení i v podrobné rozpravě, když jsme měli diskusi předtím.